Děkuji. O tomto návrhu se hlasuje. Takže já bych v tom případě nemáme žádost o odhlášení, nic takže já bych dal hlasovat o vašem návrhu. Hlasujeme o tom, zdali přerušíme interpelaci do příchodu pana ministra. Zahajuji hlasování.

Váš návrh je přijat.

Děkuji a otvírám druhou interpelaci.

Už jste se dohodli, tak potom mě tedy budete informovat o tom, jaká byla dohoda. Já otevírám další interpelaci.

Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk číslo 110.

Máme tady tedy návrh na přerušení interpelace do přítomnosti pana ministra, takže půjdeme hlasovat.

Bylo to přijato.

Nyní bychom se tedy měli věnovat dalším bodům dle schváleného pořadu schůze a odpoledne bychom se věnovali bodu 63, což jsou ústní interpelace.